Ale vy všichni počítáte s tím, že ten lockdown bude a že bude tvrdší, než byl ten předcházející.

Takhle už to plánuje i tato vláda prostřednictvím pana ministra.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom poučit svého kolegu.

Takže ta poznámka byla irelevantní.

Prosím.

Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

Děkuji. Pan poslanec Jakub Michálek, faktická poznámka. Děkuju za slovo.

Zachráníme je velice jednoduše tím, že jim nezabráníme v tom, aby svobodně dýchali, že zavedeme tu správnou primární péči, že zavedeme preventivní péči.

Já bych poprosil, abychom se k sobě snažili chovat slušně, abychom se neuráželi, abychom si neříkali nějaká slova, která nejsou úplně vhodná, a abychom se i na půdě Poslanecké sněmovny snažili vyjadřovat nějakým elementárním slušným způsobem. Paní poslankyně Hyťhová bude mít dvě minuty na faktickou poznámku. Děkuji, pane předsedající, za slovo.